Jste schopen nám toto tady garantovat?

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Dobrý den. Děkuji za slovo.

Děkuji paní poslankyni Šánové a teď nemám tedy žádnou přihlášku do rozpravy a ani nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Ještě přečtu došlou omluvu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji všem vystupujícím za jejich konstruktivní přístup, který prokázal, že tento zákon je velice důležitý nejen pro nás zde jako poslance, ale i pro všechny občany ČR.

Nikdo z nich nenavrhl vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Dále bych vás rád upozornil, že všechny pozměňovací návrhy jsou pro vaši informaci uvedeny ve sněmovním tisku 1053/3. A nyní ke zmíněné proceduře hlasování.

Ty nebyly žádné načteny, takže toto hlasování odpadá.

Pozměňovací návrh D2 a D3 společně jedním hlasováním a u tohoto bodu upozorňuji, že teď vám tady přednáším stanovisko a usnesení hospodářského výboru, ale kolega Leo Luzar navrhl toto hlasovat odděleně, tudíž to asi budeme potom hlasovat, až skončím s procedurou, jako první.

Pozměňovací návrhy E4 a E5 společně jedním hlasováním.

Pozměňovací návrh E6.

13. Pozměňovací návrh F. Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo připomínku k návrhu procedury?

Ano? To akceptujeme, nebo chcete o tom rozhodnout hlasováním, že to bude samostatně?

Kdo je proti?

Procedura byla schválena. Můžeme tedy podle ní postupovat. První návrh je pozměňovací návrh A. Pane zpravodaji, stanovisko?

Stanovisko kladné. Pan ministr? Také kladné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? To je pozměňovací návrh kolegy poslance Adamce. Jedná se o zřízení přechodových sítí a stanovení jejich účelu.

Pan ministr? Na základě žádosti z pléna vás odhlásím nejdřív, požádám vás o novou registraci. Stanoviska zpravodaje a pana ministra znáte.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Stanovisko negativní. Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh? Jeho obsah je, že v § 120 odst. 3 se částka 40 milionů nahrazuje částkou 100 milionů. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.